Já vám děkuji, pane poslanče.

Začnu tou politickou.

Čili ta potřeba za současné situace z hlediska politického tady není, pokud pomineme oblast získávání přízně svých potenciálních voličů.

Pochopitelně že jsem stejného názoru, zejména pokud jde o zrušení možnosti soudního přezkumu v určitých věcech. Protože to ohrožení, kterého docílíme touto novelizací, je poměrně reálné a obávám se, že budeme těžko potom vysvětlovat zaměstnavatelům, proč jsme učinili tento krok, když ho nebylo nutné učinit. Čili politicky, právně i ekonomicky velmi kontroverzní pozměňovací návrh, pro který nezvednu ruku. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Chalupa. Máte slovo, paní poslankyně. Já bych vás chtěla poprosit, abyste nám tady nezaváděl nové praktiky. Nic proti akademickým titulům, ale akademický titul profesor tady má celá řada poslanců a přijde mi nepatřičné, že tak oslovujete pouze paní kolegyni Válkovou. Takže bych poprosila, abychom skutečně tady dodržovali to, že se oslovujeme poslanec, poslankyně, případně u předsedů klubů nebo předsedů stran toto oslovení. Nezavádějte nové praktiky. Ale přihlásila jsem se proto, abych se naopak zastala pana kolegy Klučky a abych panu Zlatuškovi možná připomněla, že jednací řád, podle kterého projednával výbor pro bezpečnost tento bod, nebyl porušen. My jsme měli na výboru pro bezpečnost tento návrh včas, v termínu...

Měli jsme tento návrh včas, projednávali jsme ho dostatečně dlouho, byli tam přítomni i zástupci různých organizací, takže není pravda, že jste tady obvinil pana kolegu Klučku, prostřednictvím pana místopředsedy, že by nebyl dodržen legislativní proces. Výbor pro bezpečnost pro tento návrh pana poslance Klučky hlasoval všemi hlasy kromě hlasu paní kolegyně Bebarové Rujbrové. Takže i členové ANO hlasovali pro návrh kolegy Klučky. A nezlobte se na mě, ale pokud přítomní členové přítomní členové, nemůžu za to, že paní Válková zrovna nebyla přítomna přítomní členové pro to hlasovali všichni kromě paní Bebarové Rujbrové. Ale k tomu samotnému návrhu.

Skutečně tohle chcete? Já tedy ne. Takže já nemám sebemenší problém návrh pana kolegy Klučky podpořit, protože tady nedošlo k žádnému pochybení z jeho strany. Takže já jsem se jenom chtěla ohradit proti tomu, že jsme nepostupovali na výboru pro bezpečnost lege artis. Já vám děkuji za faktickou poznámku. Sypu si popel na hlavu, ale nebyla to jenom paní kolegyně Válková, oslovil jsem taky pana kolegu Zlatušku. Je to silnější než já, budu si to pamatovat. Nyní přečtu několik omluv.

Pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Jinak pro pana řídícího schůze, moje poslední hodnost, kterou jsem měl, byl kapitán, tak kdybyste mě chtěl oslovovat, tak můžete takhle. Pokud jde o záležitost té novely, tak já se plně hlásím k tomu hlasování na výboru pro bezpečnost. V žádném případě, mezinárodní situace, viděli jsme to ráno, se opět zhoršuje. Máme problémy s Tureckem. A bavíme se o nelegálních migrantech nebo nelegálních lidech. Nemyslím si a neberu argument, že naši zaměstnavatelé nebudou mít zaměstnance. Až si tady poradíme s těmi dávkami a jinými věcmi, tak zaměstnanců bude dost, našich, českých. Takže já budu hlasovat pro tu novelu. Já vám děkuji za dodržení času, pane kolego. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek.

Ona ve svém vystoupení oslovila pana poslance Zlatušku, ale nikoli prostřednictvím pana předsedajícího.

Mezitím zkontrolujeme ten stenozáznam. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška.

Říkám, že pokud Ministerstvo vnitra připraví nějakému poslanci takovýhle velký návrh s takovýmito dopady, bylo by korektnější, aby přicházel standardní cestou, se standardním připomínkovým řízením.

Takhle ta situace nestojí.

Jestli myslíme vážně, že naše vysoké školy a vědecké instituce mají dělat mezinárodní výběrová řízení, a tím zlepšovat kvalitu, tak se bez tohoto prvku neobejdeme.

Děkuji.